U stolku zpravodajů je za navrhovatele paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Válková. Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím máte slovo.

Děkuji a do podrobné rozpravy se přihlásila také paní zpravodajka, paní poslankyně Válková. Prosím máte slovo. Jak zde bylo už řečeno, je tady ten závěrečný komplexní pozměňovací návrh. Přesto se chci přihlásit k tomu původnímu návrhu pro případ, že by nebyl ten komplexní pozměňovací návrh samozřejmě schválen ve třetím čtení. Je součástí také toho komplexního pozměňovacího návrhu.

Takže ve třetím čtení budeme hlasovat samozřejmě ten takzvaný kompromisní komplexní pozměňovací návrh i ten původní ústavněprávní návrh a potom ty další pozměňovací návrhy, které už byly zpracovány buď k tomu prvnímu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, nebo k tomu kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. Zatím tady takový žádný ovšem nemám s výjimkou toho jednoho, ke kterému se teď paní poslankyně Pekarová, prostřednictvím pana místopředsedy přihlásila. Děkuji a do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím máte slovo. Nevím, jestli je možné ve Sněmovně předkládat pozměňovací návrhy a trvat na tom, že jsou komplexní, ve třetím čtení.

Občas se dělá, že výbory ale pak se to odsouhlasí na začátku schůze Poslanecké sněmovny nebo na začátku projednávání tohoto bodu řeknou, že je to tak rozsáhlá změna, že se berou jako základ k projednávání. Tady je to snaha paní navrhovatelky a skupin, které za ní stojí, říct, všechno ostatní kromě mých návrhů je nehlasovatelné, protože žádné kompromisy v této věci nejsou možné a nejsou přípustné. Já na to jenom upozorňuji.

Předpokládám, že naše procedura bude takováto.

Tak to jenom jsem chtěl, abychom měli jasno před třetím čtením. Děkuji. Paní zpravodajka se přihlásila.

Ale z hlediska věcného obsahu o tom rozhodneme, takže si myslím, že máme celkem jasno a nic nebrání tomu postoupit tento tisk do třetího čtení. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova.